Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom. Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović. Da li neko želi reč? Izvolite, kolega. Hvala, predsedajući. Član 8. je jedan od članova kojima su regulisani uslovi za rad Agencije za privremeno zapošljavanje, tačnije član 8. se odnosi na dozvolu za rad Agencije i kada dozvola prestaje da važi. Srpska radikalna stranka predlaže brisanje ovog člana. U toku rasprave u načelu jasno je iznet naš stav o usvajanju ovakvog predloga zakona, a to je da ovaj zakon neće doneti nikakvo poboljšanje građanima Republike Srbije u procesu zapošljavanja i kreiranju ambijenta koji bi bio poželjan za život, naročito za život mladih i sredovečnih ljudi. Ove kategorije građana posebno ističem zato što se uglavnom radi o ljudima koji su u punoj snazi, koji masovno odlaze iz Srbije. Najčešći razlog njihovog odlaska je to što se ovde osećaju poniženo i što su poslodavci u Srbiji koji poštuju zakone prava retkost. Zato svakog dana na autobuskim stanicama i aerodromima može se videti mnoštvo ljudi sa koferima u rukama i kartom u jednom smeru. Mlade ljude ispraćaju roditelji, a sredovečne članovi porodica, koji ostaju sa nadom da će im se tamo negde pridružiti u bliskoj budućnosti. Masovno odlaze čitave porodice jer su uslovi rada i života u Srbiji na veoma lošem nivou i uopšte im za odlazak nisu potrebne agencije. Bilo je sporadičnih slučajeva privremenog angažovanja naših ljudi preko granice u inostranstvu, ali potrebe za time su sve manje, jer su naši ljudi vredni radnici, koji su u velikoj meri poštovani od svojih poslodavaca svuda u svetu, a pre svega zadovoljni zaradom koju primaju za svoj rad.

Zahvaljujem, kolega Ljubenoviću. Da li neko želi reč? Ne. Da li neko želi reč? Ne. Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite. Ovaj predlog izmena i dopuna zakona može u punom smislu reči da se tumači kao priključivanje politike Srbije globalizmu. U globalizmu je zastupljena forma, suština je potpuno izbegnuta, forma se, između ostalog, ogleda i u tzv. zaštititi prava zaposlenih ili prava građana. To je jedna formalnost koja čisto treba da služi kao prašina koja se treba bacati u oči, u ovom slučaju, građanima Srbije. Vi ovde u ovom zakonu predlažete prepisano iz evropskih zakona nešto što bi trebalo da reguliše odnos između zaposlenog i agencije. Tu nema nikakvih prava, ni zaštite prava, ima načelno, da bi agencija trebalo da isplati i da bi agencija trebalo da vodi računa itd. Suštinski je pitanje za koliku nadnicu, odnosno dnevnicu rade zaposleni. To je suštinsko pitanje. Zakon ne štiti zaposlenog kada je u pitanju minimalna cena rada, kada su u pitanju prava, ali u punom smislu reči prava. Mi srpski radikali predlažemo na ovaj član 9. izmenu i dopunu, a ta izmena i dopuna je suštinska, gde se štite prava i onih koji obole i onih koji imaju eventualno prekid, koji su primljeni na određeno ili neodređeno, i sva prava koja proističu iz zasnivanja radnog odnosa. To je suštinski amandman SRS. Vas će pohvaliti svaki investitor iz inostranstva i reći da je ovo odlično, da je ovo u skladu sa politikom koja se vodi u Evropi i da su ovo svetski trendovi. Pa naravno, vi ćete s ponosom uvek da ističete kako vi pratite trendove evropske kada je u pitanju zaštita prava radnika, a u suštini prava mu ničim nisu zaštićena, nego je uveden jedan posrednik između njega i poslodavca, a poslodavcu odgovara da nema nikakvih problema sa radnicima. Pa gde kapital trpi radnička prava? Gde kapital trpi nešto što se zove zaštita tih prava? Zahvaljujem, kolega Mirčiću. Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite. Ovo je potvrda onog što sam malopre rekao, a to je da je samo forma zastupljena. Vi u ovome članu 10. predviđate zakonom preciziranje odnosa između radnika i poslodavca za one koji su angažovani u zemljama EU. U obrazloženju kažete da će ovaj član 10. stupiti na snagu kada Srbija bude punopravni član EU. Ima li većeg apsurda od ovog? Nema. Kakav je to zakon koji u sebi sadrži ne jednu odredbu, nego jedan član? Da je i jedna rečenica u ovome smislu, to bi bila teška ironija, ne bi čovek mogao da poveruje. Ali vi stavljate član koji reguliše kakva prava ima radnik koji je zaposlen u zemlji članici EU, ali stupa na snagu kada Srbija postane punopravni član EU. Pa, ne može, to je takva kontradiktornost da čovek ne može da veruje da se to desi Vladi. Pa, kad prepisujete, gospodo, te zakone, kad želite da budete slepi sledbenici tog globalizma, imajte bar malo stila, imajte bar malo časti, bar malo ponosa i inata tog srpskog koji postoji u generacijama, pa kažite – ne možemo baš ovako da preslikamo ovo. Kad će Srbija biti članica EU? Nikad, možda i kasnije. Ako budete tako navijali, bogami, izgleda da će se desiti ovo možda i kasnije. Nemojte, brišite ovaj član, nemojte da vam služi ovo, rekli smo vam, služiće kao primer, da ne kažem, gluposti, onoga ko je bio član Vlade. Služiće kao primer u školama, deca će učiti u školama, a narod će pričati, evo, vidite kako je 2019. godine bio sastav Vlade, evo vidite kakav je član zakona bio, bio je onaj koji je futuristički u svakom slučaju, a taj futur je izgleda ne Futur II, nego neki još veći futur. Nikad to neće biti. Zahvaljujem kolega Mirčiću. Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović. Da li neko želi reč? Izvolite kolega. Hvala predsedavajući. Srpska radikalna stranka je svojim amandmanom iznela svoj stav o Predlogu zakona o agencijskom zapošljavanju i to je slučaj i sa amandmanom na član 10. Predloga zakona. Naša poslanička grupa je detaljno analizirala ovaj predlog zakona i više puta smo rekli da se ne slažemo sa ovakvim predlogom zakona, jer ne doprinosi poboljšanju položaja radnika u Republici Srbiji. Analizirajući ovaj predlog zakona, prilikom rasprave u načelu, zamenik predsednika poslaničke grupe Srpske radikalne stranke, gospođa Vjerica Radeta je istakla da je ovo, u stvari, Nacionalna služba za zapošljavanje u lošem obliku. Ali, kakva god bila i koliko god doprinosila ili ne doprinosila povećanju nezaposlenosti, Nacionalna služba za zapošljavanje jeste legalan i legitimni državni organ. S punim pravom možemo reći da se radi o prilično glamuroznom državnom organu koji ima kapacitet za zapošljavanje, jer zbog toga i postoji. Činjenica je da su građani odavno izgubili poverenje u Nacionalnu službu za zapošljavanje.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, kada govorimo o Zakonu o agencijskom zapošljavanju moramo da postavimo pitanje da li su zaposleni koji obavljaju privremene i povremene poslove zadovoljni, ako nemaju pravo na odmor, ako nemaju pravo na bolovanje ili na slobodan dan. Stalo nam je do toga da zaposleni u punom kapacitetu mogu da ostvare svoja prava. Smatram da treba omogućiti da zaposleni kod poslodavca koji obavljanju posao kod tog poslodavca i zaposleni koji obavljaju posao po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima budu izjednačeni, jer zašto bi imali različiti tretman ako obavljaju isti posao. To bi onda bila diskriminacija među zaposlenima. Što se tiče ovog konkretnog člana, pitanje je na koji način kolektivni ugovor kod poslodavca reguliše prava, obaveze i odgovornosti kada se radi o obavljanju poslova u inostranstvu. U tom smislu mislim da je dobro normiranje koje taksativno navodi koje još elemente treba da sadrži ugovor o zasnivanju radnog odnosa, kada se zaposleni ustupaju poslodavcu koji delatnost obavlja na teritoriji država članica EU. Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović. Da li neko želi reč? Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić. Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Sreto Perić. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, stručni tim Srpske radikalne stranke za privredu i socijalnu politiku vrlo često analizira status radnika u Srbiji i pre Predloga zakona o agencijskom zapošljavanju, ovo nam je samo došlo kao jedna obaveza, odnosno jedna poslastica više da vidimo u kom pravcu država Srbija računa da ide sa svojim radnicima. Posebno je zanimljivo ovde da se član 12. odnosni na ugovor o ustupanju zaposlenog u slučaju upućivanja u druge države. Da li je neko od vas čuo za vrlo negativne slučajeve i to nisu pojedinačni slučajevi naših radnika koji su do sada na takav način odlazili u inostranstvo? Pa, da vam se koža naježi kad slušate njihovu istinitu priču. Šta su oni mogli sve da dožive odnosno sa čim su sve mogli da se susretnu prilikom odlaska u inostranstvo i navodno radnim angažovanjem? Pa, mogli su da dođu u poziciju da im se oduzme pasoš, da dođu u poziciju da nemaju dovoljno novca ni da bi se vratili svojoj kući, a kamoli da tamo nešto zarade. Ovo nije dobro. Ovaj Zakon o agencijskom zapošljavanju je zapravo jedan surogat zakona te kao takav ne bi trebao ni da opstane, odnosno nije ga trebalo ni nuditi pravnom sistemu države Srbije, a kamoli se za njega onako zdušno zalagati. Pa, mi nismo bili u stanju da već godinama rešimo problem platnih razreda za zaposlene u javnoj upravi, u javnim službama, lokalnoj samoupravi i AP, a kamoli da rešimo problem nezaposlenih ljudi koji bi bili angažovani preko agencije. Između zaposlenog i poslodavca pojavljuje se samo još jedan subjekta čiji je osnovni cilj i zadatak da za sebe prigrabi ekstra profit. Pa, u čemu je interes poslodavca da plaća i usluge agencije kada mi na tržištu možemo da pronađemo, doduše manji broj onih zanimanja za koja su se pojavila kao deficitarna, može da se pojavi i na vrlo jednostavan način dođe do određenog broja ljudi koji nisu zaposleni treba sad agencija. Znate ko je najveći poslodavac u Srbiji? Sad vi razmišljate o nekim velikim kompanijama da li domaćim ili stranim, pa nije, država Srbija je najveći poslodavac. Juče ste gospodine ministre rekli da jedan od onih zakona pokušava da reši problem oko 40.000 zaposlenih a u perspektivi bi trebao rešiti problem oko 400.000 nezaposlenih. Dakle, država je najveći poslodavac u Srbiji. Šta se tu dalje dešava? Biće ovih agencija, sad ne mogu da pretpostavim koliko, ali će samo nekoliko biti u povlašćenom položaju. Koje će to biti agencije? Pa, to će biti agencije čiji su vlasnici ljudi vrlo bliski ovom režimu. Ko ubira kajmak? Pa, oni. Šta će se desiti sa zaposlenima? Ništa. Kažete da će se njegova osnovna prava koja proističu iz rada, a to je pravo na platu ili zaradu, odmori, pravo na socijalni status rešavati i biti ista onakva kao kod uporednih radnika u preduzeću, odnosno kod poslodavca kod kojeg su radnici upućeni. A kakav je njihov status? Mi upravo tom analizom smo došli do poražavajućih podataka. Da iako mnogi zarađuju u Srbiji minimalac, ne primaju ga, odnosno prime, ali onda su dužni da poslodavcu vrate od poslodavca do poslodavca, to je različito. Šta će to biti? Uporedna karakteristika za onog ko treba da pronađe posao preko ove agencije, biće jedan težak socijalni, statusni njegov položaj. Zaista ovo je potpuno bespotrebno i potpuno besmisleno. Ovaj član 12. bi mogli sad da raščlanimo pa da otvorimo baš onako malo širu debatu zato što se odnosi na zapošljavanje u inostranstvu, ali naš cilj je da ovaj zakon potpuno pokažemo da je besmislen i da ništa dobro građanima Srbije neće doneti.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, ja se ne bih složila sa prethodnim govornikom i sa predlagačima ovog amandmana, zato što kaže da nam ovaj zakon nije potreban. Smatram da je ovaj zakon i te kako potreban, a objasniću vam i zašto. Pošto dolazim iz Kruševca, u gradu Kruševcu ima mnogo investitora u poslednjih sedam godina koji su došli i otvorili svoje fabrike i mnogi od njih zapošljavaju, upravo radnike i preko agencija. Tako da je ovim zakonom upravo obezbeđeno to da oni budu izjednačenih prava, kao i oni koji su zaposleni direktno preko poslodavca. Smatram, zaista da je ovaj zakon preko potreban i da je, upravo Vlada Republike Srbije mislila o svim tim radnicima, ali i onim radnicima koji su, kao što je kolega prethodni govornik rekao, idu preko agencija u inostranstvo. Svakako da je ovaj zakon jako bitan i mi ćemo u danu za glasanje podržati ovaj zakon, svi poslanici SNS, ali, ono što mi je danas zaista posebno odvuklo pažnju jeste to da je danas predsednik Vučić otvorio radove na budućem auto-putu Ruma-Šabac, i brzoj saobraćajnici Šabac-Loznica gde će biti novi most preko Save, što je zaista ponos svih nas Srba i svih ljudi koji vole Srbiju, jer je to nešto što je bilo preko potrebno. Ono što želim i da dodam je to da je upravo danas potpisan i ugovor za izgradnju Moravskog koridora, a svi znamo koliko je jako bitan ovaj budući koridor koji će stvarno značiti za sve one ljude koji žive na potezu od Pojata do Čačka. Iskreno se nadam da će se ovo nastaviti i dalje i prema drugim krajevima naše prelepe Srbije i spojite ne samo „Koridor 10“ i „Koridor 11“, nego ići mnogo dalje, jer to je politika SNS, to je politika koju vodi predsednik Vučić, zato iz izbora u izbore dobijamo sve veću podršku. Tako je kolega i još veću na narednim izborima. Hvala. Kolega Periću, želite repliku na izlaganje koleginice Barišić? Koleginice, Barišić, vi za mene niste presudni govornik, vi ste za mene uvažena koleginica Barišić. Moram da kažem da auto-putu Ruma-Šabac, i brzoj saobraćajnici Šabac-Loznica, koleginica Borka Grubor, kolega Blažić i još neki, odnosno Blažo, radujemo se isto kao i vi. Ovde nije reč o tome. Mi ovde pričamo o jednoj drugoj situaciji. Da li ima potrebe da se nezaposleni u Srbiji zapošljavaju? Ima. Smisao postojanja vlasti jeste da reši one probleme, pojedinca, građanina Srbije koji on uz najbolju svoju volju i maksimalan stepen obrazovanosti i snalažljivosti ne može da reši sam, nego to treba da reši društvo, sistem, a njegova obaveza je da plaća poreze, doprinose i druge javne, fiskalne, pa ponekad i nefiskalne prihode da bi država mogla da gradi, radi i investira. Ovo su činjenice o kojima sam ja govorio obrazlažući amandman na član 12. Ovo nisu puste želje, ovo je nešto sa čim svi građani Srbije, ili većina, ili se susreće ili drugi znaju. Ja sam bio juče oduševljen u jednom momentu kada je koleginica Malušić bila iskrena kada je rekla da se ovde zakoni ne donose, ovde se samo glasa za zakone. Što se tiče narodnih poslanika SRS mi ne damo to, mi pokušavamo da budemo pravi predstavnici građana Srbije i da ne dozvolimo da se donošenje zakona izmesti izvan ovog parlamenta, jedino mesto, po Ustavu je tako. Možda neko ne bi želeo to, a možda bi neko voleo da to radi pojedinac. Već duži niz godina, možda je životni standard građana Srbije nešto popravljen i bolji nego što je bio, ali već duži niz godina i ovaj režim radi na urušavanju sistema. To nije dobro. To će se obiti o glavu onima koji najviše rade na tome, ovi ovamo na desnoj strani, pa njih je… Oni su sami sebi jamu iskopali, pa na kraju sami u nju upali. Niste vi tu mnogo doprineli, možda samo jednim prstom da ste ih gurnuli i smestili ih tamo gde im je mesto. Zahvaljujem i uvaženom kolegi, prethodnom govorniku, gospodinu Periću, što mi je dao prostor za ovu repliku. Nisam nikako smatrala da nešto pogrdno ili sa nekim omalovažavanjem kažem, a da se ne obratim, ja zaista kolegu uvažavam, ali, jednostavno, nisam ni želela da mu dajem prostora za repliku jer to nisam imala nameru. Ali, kada su uopšte investicije i kada su novi putevi u pitanju, svakako smatram da će se kolega složiti da je to prostora za nove investicije i novo ulaganje u našu državu. Ukoliko nemamo zdrave, kvalitetne puteve i infrastrukturu niko od stranih i domaćih investitora neće ulagati u to područje. Pošto dolazim iz Kruševca, mogu samo da kažem koliko je u prethodnih nekoliko godina urađeno baš po pitanju investicija i koliko je baš stranih i domaćih investitora došlo upravo zbog toga što ima kvalitetnih puteva, zdrave infrastrukture. Ranije niko nije želeo da ulaže u takve krajeve kad ne može da dođe do tih krajeva, a da pri tom ima jednu kvalitetno putovanje, znači, smatram da ćemo se složiti. Nove investicije su put za nova radna mesta, što je veliki problem bio do 2012. godine, sa otvaranjem novih fabrika, znači nova radna mesta, to je već bolji standard naših građana i naravno da mislimo na sve kategorije društva. Smatram da nisam nikako pogrešila u ovom svom izlaganju.

Pre svega auto-put Ruma - Šabac, most preko Save, zatim brza saobraćajnica Šabac - Loznica, ali predsednik Aleksandar Vučić je danas rekao, pa poslušajte malo da tu neće stati, da će put krenuti ka Ljuboviji, ka Bajnoj Bašti, tako da budete upoznati, pogledajte izjavu predsednika Aleksandra Vučića, tako da, doći će i do Ljubovije, ne brinite ništa. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.

Zahvaljujem. Naravno da se potpuno slažem da amandman na član 12. ne treba prihvatiti. Ono što, naravno, moram da kažem to je da od dolaska SNS na vlast i te kako vodimo računa, uopšte o građanima, a posebno vodimo računa o svakom zaposlenom građaninu, bilo da on radi na teritoriji Republike Srbije, bilo da je u pitanju ustupanje van granica teritorije Republike Srbije. Takođe, moram da kažem da se član 12. odnosi na ugovor o ustupanju zaposlenih u slučaju upućivanja u drugu državu i naravno da je u ranijem periodu bilo problema. Međutim, upravo uviđajući sve te probleme koje su se ranije, u nekim ranijim godinama dešavale u praksi, mi upravo ovim zakonom to hoćemo da ispravimo. Kako to ispravljamo? Tako što ovim zakonom precizno i jasno uređujemo da će Ministarstvo voditi evidenciju, znači, imaće bazu podataka u elektronskom obliku, o svim agencijama kojima je data dozvola sa njihovim sedištem, sa njihovim PIB-om, sa njihovim matičnim brojem. Prema tome, agencije za zapošljavanje biće potpuno vidljive, kao što će potpuno biti vidljivi i radnici koji će preko agencija biti ustupljeni na rad. To, naravno, kada imamo jasnu i preciznu evidenciju sem brige o radnicima zaposlenima, otvara se mogućnost i njihove potpune zaštite u svim segmentima njihovog radno-pravnog odnosa. Prema tome, apsolutno ovaj član zakona je neophodan upravo u cilju zaštite radnika koji nalaze posao preko agencije za zapošljavanje. Ispoštovana je i ona procedura zakonska koja se tiče javne rasprave. Na jedan potpuno transparentan način je Vlada pripremala nacrt zakona i pripremala ovaj predlog koji je danas došao pred nas narodne poslanike. To znači da su sve one zainteresovane strane uzele učešća u punom obimu u sačinjavanju ovog Predloga zakona, a to znači i Privredna komora i Unija poslodavaca i sindikati i agencije koje se bave zapošljavanjem radnika. Čak se negde i navodi da su u pitanju i agencije koje se bave zapošljavanjem radnika u inostranstvu. Znači, na potpuno transparentan način dobijeni su komentari, sugestije i participirale su sve one strane koje su mogle uticati da se kvalitet predloga zakona unapredi. Naravno, moje kolege su govorile o današnjem velikom danu, otvaranju puta koji otvara predsednik Aleksandar Vučić, ali ja ću takođe napomenuti i jedan vrlo značajan ugovor koji je potpisan prilikom dolaska ruskog premijera Medvedeva u Beograd, a to se odnosi na Sporazum rekonstrukcije barske pruge, koji je i te kako važan za taj Koridor 11 i koji je i te kako važan za povezivanje građana jugozapadne Srbije, Užica, Priboja, Prijepolja, Požege sa Beogradom. Naravno, moram, takođe, da istaknem da je, zahvaljujući saradnji za Rusima, ova pruga barska rekonstruisanu u dužini 77 kilometara, to je od Resnika do Valjeva, da vozovi na ovoj deonici pruge sada već putuju 120 kilometara na sat, ali ovaj sporazum, koji je nedavno potpisan, odnosi se na rekonstrukciju ove pruge dalje od Valjeva do Vrbnice, odnosno do crnogorske granice, tako da građani više neće morati da putuju po sedam, osam sati više. Brzina pruge od 120 kilometara na sat doprineće i te kako skraćenju i bržem protoku i robe, ljudi, usluga i, naravno, većem zapošljavanju, a zapošljavanje posebno u građevinskoj industriji i te kako je važno sa aspekta smanjenja siromaštva. Zahvaljujem. Zahvaljujem, koleginice. Na član 12. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović. Prosto je neverovatno da poslanici vladajuće koalicije ovako govore o ovom zakonu, a vide i ovoliku propast i vide ovoliko iseljavanje iz zemlje i vide da više nema ko ni da radi. Vide da vam fali 90.000 zanatlija i vide da svako ko nešto zna, on je otišao iz ove zemlje, a vi usvajate, pored Zakona o radu koji je katastrofalan i koji je propisao minimalnu cenu rada 30.000 od koje niko ne može da živi… Da li je to moguće? Vi pored takvog Zakona o radu, umesto njega da menjate u pozitivnije, da učinite nešto dobro našim građanima i našem radniku, vi dodajete jedan novi Zakon o agencijskom zapošljavanju koji znači čisto porobljavanje, odnosno čistu prodaju radnika i ne samo prodaju, već preprodaju. Znači, radnik zaključuje ugovor sa agencijom, a radi ustupanja kod nekog poslodavca. Znači, čista prodaja. Taj isti poslodavac može ga ustupiti drugom poslodavcu. Kada je u pitanju kod koga može da radi radnik u toj agenciji, znači može da radi kod naših preduzetnika, a može da radi i kod stranih preduzetnika koji imaju ogranak u Srbiji, a da za iste te pare taj strani preduzetnik može tog istog radnika da povuče u svoju zemlju sa istim primanjima, odnosno sa istim novčanim davanjima i tako da će on radnika iz Srbije imati za 27.000, odnosno 30.000, u zemlji EU, gde bi morao za taj isti posao da plati pet ili deset puta više tog istog radnika. Tako vi tretirate naše građane, tako vi tretirate našeg radnika, a ja bih volela da vi koji branite ovaj zakon stanete jedan dan i poistovetite se sa tim ljudima koji treba da rade u agenciji i koji treba da rade za 30.000. Zahvaljujem, koleginice. Izvolite, kolega. Dame i gospodo narodni poslanici, izgleda mi da neko hoće da prikaže da je Srbija postala robovlasnička zemlja, agencija stranih investitora i zlih domaćih privrednika. (Vesna Nikolić Vukajlović: Tačno.) To tako izgleda. To su im izgleda jedine primedbe koje imaju na zakon. Evo sada je čak bilo govora o tome da će agencija da ustupi radnika. To reče jedna od uvaženih kolegina, a da li uvažena koleginica zna da to rade i državni organi? Državni organi mogu isto tako da ustupe zaposlenog na drugo radno mesto u drugom državnom organu i da radi tamo svoj posao i zarađuje svoju platu? E sad, oni koji se cerekaju dokazuju samo svoje neznanje. Ja postavljam jedno drugo pitanje – da li agencije za zapošljavanje danas postoje u Republici Srbiji? Postoje. Da li je način rada tih agencija regulisan zakonom? Nije. Moguće je samo po zakonima kojima se osnivaju privredna društva, registrovanje samostalnih delatnosti, agencija itd. da budu osnovane, da obavljaju neku delatnost, ali materija nije, ne postoji.

Koju?) Znači, da ne postoji više agencija za zapošljavanje, agencija za pružanje knjigovodstvenih usluga itd. Hajde da ukinimo sve agencije, čak i one privatne. Razumem što se bore politički protiv državnih, ali zašto hoće i privatne? Da li su prava radnika danas u tim agencijama mnogo manja nego prava zaposlenih u drugim privrednim društvima? Jesu. Da li će ovim zakonom da budu izjednačena prava zaposlenih u agencijama za zapošljavanje sa pravima ostalih zaposlenih na teritoriji Republike Srbije? Hoće. U čemu je problem? Sada je sledeća mantra. Svi su Srbiju napustili. Da li znate da, po zvaničnim podacima Evrostata, 2018. godine više je građana Republike Srbije odjavilo prebivalište u Nemačkoj, nego što je prijavilo. Da li imate taj podatak? Zašto taj podatak ne kažete? Ne kažem da su se svi koji su odjavili mesto prebivališta u Nemačkoj, vratili u Srbiju, ali ih se više vratilo, nego 2017. godine. Zašto ne kažete zvaničan podatak da je Srbiju u toku 2018. godine manje građana Republike Srbije napustilo i otišlo na privremeni rad u inostranstvo? Znači, 2018. godine je manje naših građana napustilo Srbiju i te iste 2018. godine više se naših građana vratilo na teritoriju Republike Srbije. Da li vam ta istina smeta?

Meni gusle ne smetaju, ali samo pokazuju koliko određeni poslanici zaista učestvuju u radu Narodne skupštine i koliko ti isti narodni poslanici poštuju, prvo kolege narodne poslanike, koliko poštuju dostojanstvo Narodne skupštine i koliko poštuju građane Republike Srbije koji su ih birali i poslali u ovu Narodnu skupštinu. Toliko o tome. I sad njihovo to ponašanje daje očigledan primer u njihovu iskrenost i da li zaista žele nešto dobro građanima Republike Srbije. (Vjerica Radeta: Ko? To vi znate iz vaše poslaničke grupe.

Znači, ni jedan podatak nije tačan iznela. Znate li vi da zaposleni mora da vrati deo zarade koje mu uplati poslodavac? Pa, to je moglo kada je stopa nezaposlenosti bila 25%, 26%, 27% kao što je bilo 2012. godine. Danas je toga sve manje i manje, skoro u tragovima. Ali, ja sad postavljam jedno drugo pitanje – a što ti isti zaposleni to ne prijave nadležnim inspekcijskim organima?

Sad vi fabrikujete afere kako kog stignete sa poslodavcima, sa investitorima, sa agencijama, sa svime. Znači, iznosite činjenice. Ako želite da pomognete da zakon bude bolji, dobro došli ste u tome. Kritikujte loše odredbe zakona, ali nemojte više da izmišljate podatke. Republika Srbija, na čelu i sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem i sa predsednikom Vlade Anom Branbić i sa svim ministrima, ide u sigurnu i bolju budućnost i postaje lepše mesto za život. Da li ćete vi to da prihvatite ili ne, to je vaš problem. To je isključivo vaš problem. Da li želite da dođete na vlast da bi vama bilo bolje?

Najpre koleginica Vesna Nikolić Vukajlović, pravo na repliku. Izvolite. Poštovani kolega Arsiću, džaba vam je bilo što ste vi guslali i bez gusli. Vi guslate ovde već četiri godine, a vaše guslanje više ne može da trpi niko od građana Srbije, pa eto ni SRS. Ako vi mislite da treba izbaciti opoziciju potpuno iz ove sale, da biste upravo vi ostali sa vašim kolegama, onda se grdno varate. To što bacate prašinu u oči građanima i što kažete – hajde da ukinemo sve agencije, nije isto. Agencija za zapošljavanje koju vi sada uvodite na ovakav nakaradan način, koji možda ima smisla na području EU gde je standard kakav jeste, ali je toliko besmislena i pogubna na području Srbije gde je standard ovakav kakav jeste, sa čime vi možete da se poredite kada su u pitanju uslovi života u Srbiji i uslovi života u EU? Kako onda možete da donositi takav zakon, po kom osnovu možete uopšte da ga branite? Imate li obraza da ga branite ili morate da izađete iz sale? Ovo je sramota. Ovo je jedan dobar dokaz da ova vlast nije patriotska, da ova vlast ne vodi računa o građanima, da ova vlast ima bahate ministre. Vi dobro znate i bahate direktore raznih koridora, javnih preduzeća i dobro znate da prave desetine hiljada kvadrata u Vrnjačkoj Banji da bi upravo mogli da se povežu sa koridorom koji vi pravite, to je „Moravički koridor“ koji plaćate 300 miliona evra više. Da se obračunate konačno sa tim tajkunima, jer vam je mera za vrednost koliko vi morate da zaradite upravo taj Đilas. Ne možete toliko da zaradite kao on. Zašto niste 520 miliona evra zaostalog duga u porezu od tajkuna naplatili? Zašto niste napunili tako državnu kasu, nego je punite od poreza ovih jadnih ljudi, ovih građana?

Izvolite. Član 27. Kolega Milićeviću, koliko god vi jeste korektni dok radite taj posao, ipak malo član 27. vas obavezuje i da nekad malo reagujete. Malo pre smo slušali kako kolega meša babe i žabe. Morali ste da reagujete. Kada se govori o ustupanjima zaposlenih u okviru državnih organa, onda to nije agencija, onda to nije nikakva preprodaja, nego uz saglasnost zaposlenih prelazi na neko drugo mesto u neki drugi organ. Znači, nema veze sa ovim o čemu je koleginica Vesna malo pre govorila. Kaže - mi se borimo da dođemo na vlast da bi nama bilo bolje. Vrlo interesantno, to kaže predstavnik skupštinske većine o kojoj pojedinačno, neću sad da kažem nikoga ja pojedinačno, lično ali toliko afera, toliko ličnog bogaćenja, toliko duplih, petoroduplih plata i kolega ovde koji sede. Prosto, nije korektno. Ali, da vam kažem, dok se kolega Arsić borio protiv agencija, kao velikog zla, kao mesta gde se uzimaju velike pare, to su, znate, bila neka druga vremena, to su bila vremena kada su se u Narodnoj skupštini donosili zakoni. Ovo je ipak neko novo vreme, reče juče gospođa Malušić, ovo je vreme kada se u Narodnoj skupštini samo izglasavaju zakoni. Tako da, kad bolje razmislimo, nemamo šta ni da zameramo kolegama koje su ovde samo da izglasaju. A ko će donositi zakone, mi iz opozicije se borimo bar da skrenemo pažnju, a vi koji samo glasate nije vam ni teško. Kaže vam se – zvonce, glasaj, doviđenja. Zakone ne donosi Narodna skupština i dobro je da nam je koleginica Malušić juče rekla iskreno ono što vi znate, a što mi odavno govorimo. Hvala. Zahvaljujem, koleginice Radeta. Ukazali ste na povredu Poslovnika, član 27. Vi bar jako dobro znate da je jako teško predvideti o čemu će narodni poslanici govoriti i jako dobro znate da nije manir mene kao predsedavajućeg… (Vjerica Radeta: Zato nemojte glasati, zato se nemojte izjašnjavati.) Zahvaljujem, ali gospodin Arsić je iznosio svoj politički stav, politički stav svoje poslaničke grupe, što je njegovo legitimno pravo, ja sa ovog mesta politički ne ide da se izjašnjavam. Koliko sam shvatio, ne želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika. (Vjerica Radeta: Ne.) Zahvaljujem. Pravo na repliku, narodni poslanik Veroljub Arsić. Izvolite, kolega Arsiću. Ispade po diskusiji koju je moja uvažena koleginica imala u replici da je ova vlast izdajnička, tako je bar rečeno.

To se zove mržnja, ne drugačije. Priča se o životnom standardu u EU i da li mi imamo životni standard u EU? Odgovor je i da i ne. Za neke imamo, za neke nemamo. Taj standard nemamo. Ali, ako je EU toliko zla, zašto onda hoćemo njen životni standard? Ne možete do pola, pola volimo, pola ne volimo. Koja se to država ne finansira iz poreza? Ajde, nađite mi tu državu. Nađite mi državu koja se ne finansira iz poreza. Možda Monako, možda Andora, nemaju ni vojsku ni policiju, imaju četvoro, petoro činovnika radi izdavanja ličnih karata. Da li postoji ozbiljna država koja se ne finansira iz poreza? Ja mislim da ne postoji. Po sadašnjem zakonu o ovim agencijama ipak je potrebna saglasnost zaposlenog na odstupanje. Nemojte to da zaboravite. A, po tome da li Srbija propada ili ne govori činjenica da imamo najviše direktnih investicija, bilo domaćih, bilo stranih, od svih zemalja u regionu, a neke od zemalja u regionu su i nama susedne zemlje članice EU. Rumunija, koja ima tri puta više stanovnika nego Republika Srbija, ima manje direktnih investicija nego Srbija. Bugarska, koja ima oko tri miliona stanovnika više nego Republika Srbija, ima manje direktnih investicija nego Republika Srbija. Onda tvrdite da je Republika Srbija propala. Vi imate pravo na svoj politički program, ali nemojte ono što je dobro i što građani osećaju kao dobro da ih ubeđujete da je loše i da je njima loše i gore i da zbog toga mi sa strahom čekamo izbore. Ne, mi izbore jedva čekamo, da se provere sve politike i bivšeg režima i opozicije i nas iz vladajuće većine. Izbori su jedino merilo o rezultatima, a ne politički stavovi. Koleginice Radeta, vi želite povredu Poslovnika? Izvolite. Član 107. Bilo je uvredljivog u onome što je kolega Arsić malopre govorio. Najpre, nije on pozvan da tumači ono što Vojislav Šešelj govori u Narodnoj skupštini. Naravno, nije rekao ovo što je Arsić rekao, niti je rekao na taj način. Da, rekao je da u poslednjih pet godina vlast u Srbiji ide sve više ka patriotskom putu, ali da treba konačno da se otrgne od EU, da se opredeli za saradnju najbližu moguću sa Ruskom Federacijom. Kao što je uvredljivo kada kolega Arsić kaže da neko od nas srpskih radikala misli da država može da živi bez poreza. Ko je to rekao? Ko je rekao da država može da živi bez poreza? Ako se govori da porez može biti negde manji, ako se govori da poreska administracija ne radi dobro, ako se govori da 30% vlasnika stanova, recimo, ne plaća porez, onda to ne znači, onda vi mislite da država može da živi bez poreza. Mi mislimo da treba svi da plaćaju porez i kada bi ga svi plaćali, onda bi poreska stopa mogla biti manja. To je valjda ozbiljna poreska politika. Šta smo mi, rastemo na grani? Nemojte od nas da pravite neznalice, jer dobro znate da to nismo. Kažete koliko ste vi gradili, izgradili itd. Mi vama danima govorimo da, grade se autoputevi, mi to podržavamo. Grade se koridori, mi to podržavamo. Ali, hajde vi nama argumentima dokažite da se povećava standard građana. To nije. Standard građana se ne povećava ili se toliko malo povećava da se ne primeti. To je problem. Mi pričamo o državi Srbiji u kojoj skoro pola miliona radi za minimalac, a taj minimalac je 27.022 dinara, a potrošačka najniža korpa je 37.000 dinara. Evo, to objasnite kako se živi bez tih 10.000 dinara da bi moglo da se preživi. Mi pričamo o standardu koji je u Srbiji. To i vaš predsednik kaže, da standard još uvek nije dobar, ali nešto da ćete da radite, ne znamo tačno kada i kako da se poboljša. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne.) Zahvaljujem. Koleginice Vukajlović, javili ste se za repliku, ali kolega Arsić ukazuje na povredu Poslovnika. Izvolite, kolega Arsiću. Član 27.

Mi u Narodnoj skupštini brinemo u republičkim porezima i prihodima i na osnovu toga donosimo Zakon o budžetu. A, i mala deca, odnosno studenti na pravnom fakultetu na prvoj godini nauče da se porez na imovinu plaća kao povereni prihod jedinici lokalne samouprave i da jedinica lokalne samouprave svojom odlukom određuje stopu naplate poreza na imovinu. Mi smo samo stavili koja je najveća stopa, a oni sami to određuju. Pa, ako je lokalna samouprava rešila da poreska stopa na imovinu bude 0%, to je njen problem, nije problem Narodne skupštine, to je problem njene administracije i njenih izvora finansiranja, a ne Narodne skupštine. Čisto o tome da znamo ko poznaje bolje zakone, a ko ne. Kolega Arsiću, da li želite da se u danu za glasanje Narodna skupština izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika na član 27? (Ne.) Zahvaljujem.

Sad, ako ćeš ti još da me ispravljaš u gramatici, da se ucmekam odmah. Kolega Milićeviću, malopre je gospodin Arsić rekao nešto što sam ja rekla pre toga i on je to izneo kao nešto suprotno od onoga što sam ja rekla. Da se neko uključio da gleda Skupštinu od onog momenta kada je Arsić govorio i da ispadne da sam ja nešto rekla suprotno od onoga što je naš predsednik rekao. Dakle, nedopustivo i mora da se reaguje. Ali, posebno je interesantno ovo što je kolega Arsić govorio da lokalne samouprave određuju poreze, poreske stope. Nije to sporno, nego način na koji je on to govorio. Kaže – to je njihovo, to oni donose, to je njihova stvar kako će. Pa, čiji su oni, ko su oni? Zar ne postoji neka obaveza sa republičkog nivoa Narodne skupštine, zakona koji se ovde što bi rekla koleginica Malušić, koje iz vlasti izglasavate a ne usvajate, ne donosite, da li je moguće da je vas baš briga za lokalne samouprave? Da li je moguće da je vas baš briga kako lokalne samouprave pune svoje lokalne budžete? U stvari, kada bolje razmislim, kako stoje stvari na terenu, Arsić je u pravu, zaista tako i jeste. I jeste vam haos u lokalnim samoupravama i jesu lokalne samouprave neke u situaciji da nemaju pare ni da isplate plate. Uvalili su se u neke kredite, to je još kada je Ana Brnabić bila direktor NALED-a, pa kada ih je nagovarala da svi uzmu kredite, pa sada vraćaju te kredite, pa nemaju za svakodnevni rad. Onda kaže kolega Arsić – to je njihovo, to su oni, kao da priča, bogami, o lokalnim samoupravama neke nama neprijateljske države, npr. ustaške Hrvatske. Koleginice Radeta, mislim da je nakon ukazane povrede Poslovnika, građanima, ukoliko su se uključili nešto kasnije, jasno šta je ko rekao, ali ja moram da vas pitam da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne) Zahvaljujem. Član 103, u vezi člana 27, jer ovde su sada rečene neke stvari koje izlaze iz nadležnosti Narodne skupštine. Mi u Srbiji imamo tri ne grane nego nivoa vlasti - republički, pokrajinski i lokalni. Znači, neko je ovde tražio da Narodna skupština, kršeći Ustav Republike Srbije, preuzme nadležnosti naših kolega odbornika po jedinicama lokalnih samouprava.

Druga stvar, kolega Milićeviću, sve nas iz SNS brine kakve su naše lokalne samouprave, zato im i dajemo ovlašćenja da mogu da funkcionišu, a one donose odluke u skladu sa svojim sopstvenim interesima i procenama, jer za svoje odluke odgovaraju svojim građanima koji su ih birali u jedinicama lokalnih samouprava. I opšte je dokazano i pokazano da Aleksandar Vučić, i kao predsednik, a i ranije kao premijer, da je brinuo o svakoj opštini na teritoriji Republike Srbije. Ne postoji opština koju nije obišao u proteklih godinu ili dve dana. Sad se nama prebacuje, ili meni, kako mi ne želimo da brinemo o lokalnim samoupravama, kako su to maltene, predstavljeno je kao da sam ja rekao da su to neke ustaške lokalne samouprave. I da, za one koji ne znaju zakone o porezima, postoje porezi na republičkom nivou, postoje porezi koje je republika propisala kao poreze koji su izvorni prihodi lokalnih samouprava - porez na imovinu, porez na prenos apsolutnih prava i povereni prihodi, recimo, porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara. Ali, to oni koji su zaslepljeni, ne mogu da nauče i neće da nauče, dokle god im ta zaslepljenost bude bila pred očima. Zahvaljujem, kolega Arsiću. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne) Zahvaljujem. Povreda Poslovnika, narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite. Član 27. stav 1. Možda je kolega Arsić u pravu da mi ne možemo ništa da razumemo, on valjda misli da smo mi malo glupi, ali, dobro, kad neko njegovog nivoa tako nešto za nas kaže, onda moramo da ćutimo. Ali, kolega Arsić zbunjuje javnost, valjda zbog prevelike inteligencije, ili mi glupi to ne razumemo? Dakle, u jednoj rečenici kaže - da, tačno je da lokalne samouprave određuje same porez. U skladu sa zakonom, to nije sporno, iako kaže da mi ne znamo zakon. Ali, ko će sve znati? Ali, kaže - oni sami određuju i to kako raspoređuju sredstva i šta rade sa sredstvima odgovaraju na lokalnim izborima. To mu je prva rečenica. Druga rečenica je da Aleksandar Vučić vodi računa o svakoj lokalnoj samoupravi. I sad, narod je valjda zbunjen, evo, mi jesmo - šta je stvarno istina? Jel Aleksandar Vučić upravlja porezima i svim što se dešava u lokalnim samoupravama, kako kaže Arsić, ili to rade odbornici pa odgovaraju na izborima? Nemojte da zbunjujete javnost, kolega Arsiću. Sad će ljudi da se pitaju šta je ono kad dođe Vučić, da li da pitaju nešto odbornike ili njega, kad vide odbornike da li da se obrate njima ili da čekaju da dođe Vučić i onda će da kažu - čekaj, Arsić nam je ovako rekao, mi moramo tako da se ponašamo, Arsić je visoki funkcioner, jedan od najeminentnijih u Narodnoj skupštini, potpredsednik, neko ko se ladno usudi da kaže celoj poslaničkoj grupi SRS da nisu u stanju nešto da shvate, nešto da razumeju, veliki je on kapacitet, zaista. Kolega Arsiću, želite povredu Poslovnika? (Da) Da li vi, koleginice Radeta, želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne) Zahvaljujem. Izvolite, kolega Arsiću. Poslovnika, pravo na repliku, jer očigledno je da se kroz povredu Poslovnika odgovara na ono što sam ja rekao i moram da prihvatim činjenicu da bi koleginica Radeta bila u pravu i da je u pravu ako banalizujemo stvari. Samo pod tim uslovom može da bude u pravu. Zato što, nađite mi lokalnu samoupravu koja može da napravi regionalni ili magistralni put. Znači, ako predsednik Republike i predsednik Vlade i Vlada Republike Srbije tako što povezuju opštine međusobno i povezuje ih sa auto-putevima ne brinu o njima, znači da to treba da rade lokalne samouprave - ja sam to tako razumeo i shvatio. Nikako drugačije. Da li sve lokalne samouprave mogu da obezbede izvore finansiranja za pružanje adekvatne medicinske zaštite na svojoj teritoriji? Ne mogu. Npr, pitanje vodosnabdevanja. Pitanje odlaganja otpada. Sve su to nadležnosti lokalne samouprave, a Vlada Republike Srbije i predsednik Republike Srbije pomažu lokalnim samoupravama da te svoje probleme reše. Da ne govorim o tome da vrlo malo ima opština koje same mogu da dovedu investitore kao što je "Hestil", kao što je "Boš", itd, da ne nabrajam. Znači, tako se brine o lokalnim samoupravama. Ali nemojte da im, ako brinete o njima, oduzimate njihova prava. Jer ta prava oni ostvaruju neposredno pred svojim građanima. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne) Koleginice Jovanović, vi ste se javili? (Vjerica Radeta: Koleginica Radeta se prva javila.) Koleginice Jovanović, koleginice Radeta, evo, omogućiću koleginici Radeta povredu Poslovnika, ali vas molim da, nakon toga… Mislim da nema potrebe da koristim član 103. st. 7. i 8. kada je reč o vama i kada je reč o kolegi Arsići.

Dakle, vi ste sada skrenuli pažnju, kolega Milićeviću, pretpostavljam gospodinu Arsiću i hteli ste da mu kažete da se više ne javlja po Poslovniku, jer ste meni već dali reč, pa ste onda sve to rekli. Ovo što smo malopre čuli od kolege Arsića je vređanje inteligencije, pa samim tim i člana 107. Govorio je kolega o tome da smo mi zloupotrebili Poslovnik, jer smo Poslovnik koristili kao za repliku, čak je rekao član 106, pričali o temi. Posle te rečenice, čovek je nastavio tri minuta da priča o temi, a da nema veze sa Poslovnikom i nama to ne smeta i nije nam problem, ali kako možete da pričate da neko zloupotrebljava povredu Poslovnika i koristi je za repliku i onda potrošite više nego što je predviđeno vreme za to isto. To jednostavno u najmanju ruku nije korektno. Kolega Arsić je malopre kroz ovu povredu Poslovnika, verovali ili ne, promenio Ustav Republike Srbije. Brzo sam prelistala u Ustavu, rekoh da nisam nešto previdela, nema, on je rekao da predsednik Republike i Vlada pomažu funkcionisanju lokalnih samouprava i Vlada. Dakle, Vlada neke nadležnosti prenosi, to je sve regulisano i Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o Vladi, o ministarstvima, sve je regulisano. Zaista ne znam. Previše je, zaista. Zahvaljujem. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne.) Koleginice Jovanović, želite povredu Poslovnika? Izvolite. Javljam se po članu 107. stav 1. Moram da se javim i zbog dostojanstva Skupštine, a i zbog, na kraju krajeva i ministra Ružića koji je bio narodni poslanik, jer, da je tako kao što je govorio, verovatno iz neznanja Veroljub Arsić, koji je čak i potpredsednik Narodne skupštine i trebao bi i bolje da poznaje zakone od narodnih poslanika, onda ne bi postojalo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Branka Ružića, i šta će nam onda Zakon o porezima na imovinu. Zamislite situaciju, kaže Veroljub Arsić – oni mogu, to nema nikakve veze sa Narodnom skupštinom, visina poreza na imovinu, kako oni to utvrđuju, rade. Naravno da sve ima veze, jer je Narodna skupština ta koja je donela Zakon o porezima na imovinu, a članovi 5, 6. i 7. jasno preciziraju na koji način će lokalna samouprava da izvrši određivanje koeficijenata i da naplati porez na imovinu. To, kolega Arsiću, što ste vi odavno ili bili ili niste bili odbornik, što ste zaboravili zakon ne znači da možete da obmanjujete na taj način građane i da se na taj način i ruši dostojanstvo ove Skupštine i njena izvorna nadležnost. Zamislite, molim vas, kolega Milićeviću, evo Branka Ružića ovde, do 30. novembra tekuće godine svaka jedinica lokalne samouprave je dužna da donese akt o utvrđivanju koeficijenta naplate stope poreza na imovinu koja ne može da bude viša od jednog indeksnog poena za ekstra zonu u jednom gradu. Inače, svaka jedinica lokalne samouprave mora da utvrdi najmanje dve zone u kojima će vršiti naplatu poreza. Taj koeficijent se donosi odlukom jedinica lokalne samouprave i on, dakle, ima svoj broj u dinarima ili je taj indeksni poen. Zamislite da ovaj nesrećni Zelenović iz Šapca nije doneo uopšte ovakvu odluku. Da li vi mislite da bi to tako jednostavno prošlo - puj pike, ne važi, on bojkotuje Vladu i Republiku, nije doneo odluku.

Ukazali ste na povredu Poslovnika, član 107. stav 1 - govornik na sednici Narodne skupštine je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine i da govori o onome što jeste tačka dnevnog reda“ i mi zato nastavljamo sa raspravom. Na član 13. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović. Da li neko želi reč? Izvolite.

Poštovani kolega Arsiću, vidite, kad vam je tvrdo vi se pozivate na vašeg predsednika, a samo da vam kažem da imate tri Vučića za predsednika partije, za predsednika vaše stranke ne bi moglo da pokrije vaše nerazumevanje stvarnosti, vaš nerad i bahatost ministara koje imate u Vladi. To je jedno. Drugo, pošto ste vi u pravu i pošto rekoste da mi, srpski radikali, nedovoljno branimo ili ipak radimo isključivo za naš interes pitam samo, da vas pitam, vas i ministra Ružića, kolika će to penzija biti čoveku koji u ovom trenutku je do sada imao 27 hiljada dinara, a od ovog trenutka će imati 30 hiljada dinara lični dohodak? Gde će biti ova Srbija za pet, 10,15 i 20 godina, da li neko od vas o tome misli? Ne, zato što ste na vlasti, zato što živite od mandata do mandata, zato što ovoliko uzimate upravo iz tog budžeta koji isključivo punite iz poreza i preko sudskih, odnosno privatnih izvršitelja, koji uzimaju narodu i ono što mogu i ono što ne mogu, pa ste ih sada dodatno još osnažili time što ste ih stavili da su državni službenici i 12 godina zatvora za napad na državnog službenika. Ovo što ste vi uradili zemlji Srbiji i ovo što vi činite da što pre naša deca odu odavde pamtiće se ukoliko vas srpski radikali u tome ne zaustave. Molim vas da ustanete, pošto rekoste da ste ekonomista, razumete se u sve ovo, da mi izračunate penziju ako je lični dohodak 30 hiljada, kolika će penzija biti i recite mi kako se može živeti od te penzije, a recite mi i vaša primanja. Kolega Arsiću, pomenuti ste tokom izlaganja koleginice Nikolić Vukajlović.

Ne razumem toliku srdžbu, da li je to neko ljut što je minimalna plata 2012. godine bila 16 hiljada dinara, a danas je 30 hiljada dinara. To. Kolika su moja primanja? Ista kolika i vaša.

Ima na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije.

Da li je sporno to da je budžet za penzije danas za blizu 200 milijardi veći nego što je bio 2012. godine? I to tek ne valja. Da li je sporno to što će zaposleni u organima države uprave da primaju bolje plate, veće? I to ne valja. Da li je sporno to što više nije 27% stopa nezaposlenosti nego je ispod 10% I to ne valja. Da li je dobro to što je recimo rast BDP u trećem kvartalu bio 5% u odnosu na treći kvartal 2018. godine? I to ne valja. Od koga vi branite Republiku Srbiju? Od koga branite građane Republike Srbije? Od boljeg života? Nešto se kao malo promenilo, nije to ništa. Ma promenilo se mnogo. Nije. Da li ćemo da radimo da bude još bolje? Radimo to i ovde dok donosimo zakone. Rade to i ministri. Radi to i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Šta je sporno više? Koga mi to mrzimo? Za koga pravimo te silne autoputeve? Pa da nam naši građani ne odlaze više u inostranstvo. Te zle strane investitore zašto ih dovodimo? Zašto subvencionišemo svako radno mesto? Da naši građani ne bi išli u inostranstvo, da mogu da žive pristojno od svog rada na teritoriji Republike Srbije. (Predsedavajući: Zahvaljujem.) Da li je sjajno? Nije. Jeste. Da li radimo da bude još bolje? Radimo. Mi i radimo, a vi samo pričate. Pravo na repliku narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović. Izvolite koleginice. Kada je gospodin Arsić ovoliko u pravu, sada pored toga što nije odgovorio kolika će biti penzija ljudima koji imaju lični dohodak 30 hiljada i šta će od toga moći da kupe i kako će izgledati država za 10,15 i 20 godina, država će biti jedan veliki socijalni slučaj, kolektivni socijalni slučaj, nastavi li ova Vlada da radi sa ovakvim ministrima na ovakav način. Još jedno pitanje bi mu postavila, pošto se u sve ovo razume i pošto hvali 30 hiljada dinara da je to sasvim dovoljno, sasvim na mestu i sasvim u redu, kao njihov najveći uspeh, ja ga sada pitam, kakav mu je privredni ambijent, šta ste vi uradili da napravite privredni ambijent da bi neko ko želi privatnim poslom da se bavi mogao da se bavi? Dajte mi tri delatnosti, ili dajte mi tri privatna posla koja bi mogla u ovom trenutku neko normalan da se lati, osim STR „Maja“, SZR „Zora“, ona što maže nokte, ona što čupa obrve, ona što pravi piling, što rade kockarnice, što rade starlete, itd. Ima li nešto u ovoj Srbiji normalno da se radi gospodine Arsiću, odgovorite? Zahvaljujem, koleginice Nikolić Vukajlović. Izvolite, kolega Arsiću. Ja neću da reklamiram preduzeća, a nisam ni na sajmu za zapošljavanje, a nemojte da vređate ni one delatnosti koje se bave uslugom. Međutim, do 2012. godine, samo usluga je postojala na teritoriji Republike Srbije, i nemojte naše zaposlene da zovete starletama. Još nešto da vam kažem, 24 hiljade bi bila penzija zaposlenog koji kroz ceo svoj radni vek ima platu 30 hiljada.

Valjda ja volim svoju majku. Da li je to sada sporno, da li treba da srušimo Narodnu skupštinu zato što je to tako? Da bi neko isplatio minimalnu cenu rada mora da bude u jako nepovoljnoj finansijskoj situaciji da to bude dokazivo, čak mora da bude u blokadi da bi isplatio minimalnu cenu rada. Mora da bude u blokadi, ne može baš minimalna cena rada. Znači, od prihoda koje ima, mimo blokade da isplati zaradu.

Kolege molim vas, omogućite kolegi Arsiću da govori. Nakon njega za diskusiju se prijavila, odnosno za repliku i koleginica Nikolić Vukajlović. Molim vas da ugasite muziku. Izvolite, kolega Arsiću. Ja nemam ništa protiv guslara i gusli. To je jedan divan srpski instrument. Guslarsko pojanje je narodna, da kažem, tradicija, ali očigledno je da neki narodni poslanici u Narodnoj skupštini ništa drugo ne znaju, nego da guslaju kako brinu oni o građanima, kako ih država pljačka, kako smo izdajnici, kako je ta EU zločinačka organizacija, hoće da imamo životni standard kao u zemljama EU, da postavljaju pitanja na koja i sami znaju odgovore, nemam ništa protiv ni da im odgovorimo. Ali, jednu stvar ne možete da osporite, da je danas svakom građaninu na teritoriji Republike Srbije malo bolje nego juče, i ne možete da osporite da će mu sutra biti malo bolje nego danas. To je izgleda mi problem koji vas najviše muči. Zahvaljujem, kolega Arsiću. Pravo na repliku, narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović. Izvolite. Poštovani kolega Arsiću, niko nije rekao da je Aleksandar Vučić izdajnik i da vodi izdajničku politiku, ali da ste vi izdali njega, to je tačno. Niste mi odgovorili na pitanje, dajte mi rešenje, dajte predlog, dajte sugestiju za šta ste vi to stvorili taj privredni ambijent za to privatno preduzetništvo, s obzirom da sam 25 godina privatnik i da ja sada nemam ideju šta bi smela u ovoj državi da počnem da radim. Ne ja, nego dajte da odgovorimo svim ljudima koji nešto mogu, koji nešto hoće, a ima nas mnogo. Nemojte potcenjivati inteligentan narod Republike Srbije. Nemojte potcenjivati naše preduzetništvo i naš preduzetnički duh. Ako smo dobri radnici u inostranstvu, dobri smo radnici i sami za sebe. Zašto se niste ugledali na Mađarsku, koja je otvorila preko milion malih privatnih preduzeća, kod nas se otvaraju po pet hiljada godišnje i istih pet hiljada se zatvaraju. Da li znate da je prosek u EU 99% ljudi rade kod privatnih preduzetnika i to u onim minimalnim, mikro preduzećima koje zapošljavaju od jedan do devet radnika. Da li znate da jedna jaka Nemačka 65% ljudi radi u privatnim preduzećima u Nemačkoj. Koliko ovde kod nas rade, kod naših privatnih preduzetnika i kako ste vi obnovili to privatno preduzetništvo i čime ste vi zaustavili odlazak naše dece visokoobrazovane ili ne mora biti visokoobrazovana, nego kako ćete uopšte zaustaviti odlazak, ovoliki odlazak? Konačno ćemo svi potražiti jedan kolektivni azil iz ove Republike Srbija nastavite li vi ovakvim vašim neznanjem da vladate, a izuzmite Vučića, jer on to ne može da pokrije. Izvolite, kolega Arsiću. Pa, malo sam ja duže u toj privatnoj branši nego vi, 30 godina, malo duže. Sad, da ja učim nekoga da li će da se bavi elektrotehnikom, elektro-mehaničarskim radovima, mašinskim radovima itd, to valjda se sami građani osposobljavaju na osnovu svog znanja i svoje stručne spreme, da li će da se bavi stolarskim radovima, da li će praviti tišleraj, da li će da izrađuje parket. Imate i takve uspešne privrednike, potrebna je samo inicijativa da čovek ima hrabrosti da se odluči na takav jedan korak, tu prvo polazim od sebe, a onda imam pravo valjda da kažem nešto i za druge. Nemam ja nameru nikoga da kritikujem ako nema tu hrabrost. Svi ti podaci koje ste izneli, evo ja vam verujem da su tačni, i to da više od 90% radi u privatnom sektoru u Nemačkoj i da je 65% zaposleno i malim i mikro preduzećima itd, evo sve verujem. Samo onda ne znam zašto napadate taj model ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije i kritikujete jedan razvijeni ekonomski sistem koji mi pokušavamo da napravimo u Srbiji? (Nemanja Šarović: Jeste napravili ili pokušavate?) Pravimo ga. Ne pravi se to preko noći. Zamolio bih kolege, koji nemaju ni jedan jedini dan radnog staža van privrede, da mi ne dobacuju, van politike.

Ali, nema veze, izmerićemo se za tri, četiri meseca, pa kud vi kud mi, da vidimo, a ja tvrdim barem jedno deset puta više nego vi. Pravo na repliku, narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović. Izvolite. Ponovo, poštovani kolega Arsiću, niste odgovorili na pitanje za šta ste vi stvorili taj privredni ambijent o kome vi govorite da može da se radi. Da li je to poljoprivreda, koja je to vrsta delatnosti koja može u ovoj zemlji Srbiji da se radi, a da imamo tržište. Vi zapostavljate činjenicu da ste vi zatekli prodato tržište, a da na tom pitanju niste radili. Šta god naš poljoprivredni proizvođač, zanatlija ili bilo ko od nas da proizvede, on nema gde da ga proda, a istovremeno niste radili na spoljnoj trgovini, na tim kvalitetnim ugovorima sa inostranstvom gde bi mi mogli da plasiramo našu robu, ne onako kako je vi plasirate, u sirovinama, gde imate monopole na hladnjačama, već istinski, suštinski novi proizvod koji će dovesti do povećanja BDP-a. Ako vi mislite da će BDP vama da se poveća na ovakav način, sa 30.000 minimalne cene rada, grdno se varate. Trajaće još neko vreme, nakon toga će vam ostati u zemlji samo penzioneri. Taj penzioni fond neće imati ko da puni, jer od 30.000 ličnog dohotka, odnosno minimalca, vidite koliki je to procenat koji ide u penzioni fond i vidite kada vi možete i kako možemo mi očekivati penziju u ovoj zemlji. Nemojte braniti neodbranjivo. Radili za ove četiri godine ništa niste, oslanjali ste se isključivo na predsednika stranke i na predsednika Republike. Kako ste se oslanjali, tako ćete i da prođete. To što vi mislite da možete dobiti izbore na taj način, grdno se varate. Dobićete, ali dokle? Izvolite, kolega Arsiću. Dobijaćemo valjda izbore dok se neko ne pojavi bolji od nas. Valjda je to neko pravilo. Budite bolji, pa nas pobedite. Samo prvo morate da budete bolji. Ovde je moj uvaženi kolega Marijan Rističević. Kada je EU uvela sankcije Ruskoj Federaciji i kada je bila velika šansa za srpske poljoprivrednike, mi jednostavno nismo mogli da izvezemo onoliko koliko su nam tražili.

Da li je isto 32 milijarde bruto proizvoda ili 41? Pa, nije.

Pošto ste i vi privrednik i toliko napadate te zle privatne izvršitelje, hoćete da vam pokažem koliko imam neizvršenih sudskih presuda u korist, a nisam mogao da ih naplatim zato što su to radili sudovi. Hoćemo li o tome da pričamo kakav privredni ambijent ima? Hoćemo o tome da pričamo? Na prvom mestu, da bi vam neko nešto radio iz Srbije ili došao u Srbiju, mora da ima pravnu regulativu i sigurnost da za ono što radi ima zaštitu države i njenih organa, a vi napadate sve moguće. Znači, kad god neko pokuša da uradi nešto dobro, vi gledate i banalizujete stvari do te granice da to postane degutantno. Banalizujete stvari. Medalja uvek ima dve strane. Samo je bitno da ona bolja strana bude dominantna, ali vi uvek gledate samo onu lošiju i banalizujete do sitnica. Izvolite. Poštovani kolega Arsiću, vi ste upravo priznali vašu bruku, vaš nerad. Kada ste imali mogućnost da izvezete u zemlje Ruske Federacije i kada ste imali mogućnost da se bavite poljoprivrednom, vi upravo to niste radili, jer niste imali šta da izvezete. Da biste imali šta da izvezete, vi ste morali da pripremite poljoprivrednika na određeni poljoprivredni proizvod, da mu napravite zadrugu, siguran otkup i sigurnu cenu. Vi to niste radili, jer se time niste bavili, jer vas to nije interesovalo. To je pod jedan. Pod dva, govorili ste da se traži dobra sudska regulativa. Umesto da ste gradili institucije, da ste reformisali sudstvo, vi ste išli lakšim putem da biste mogli da napunite budžet, da biste mogli da pušite tompus i da živite kao taj Sanader o kojem ste danas govorili, vaši ministri, ne vi konkretno, mislim da to vama ne bi čak ni ličilo, vi ste onda izbacili iz sudskih institucija, izvukli ste izvršenje i onda ste napravili sudske izvršitelje koji su išli i idu da otimaju ljudima. Ti sudski izvršitelji imaju najmanje od 10 do 12 nekih stavki po kojima oni naplaćuju, upravo ste sami o tome govorili na jednoj od sednica kada je bila izmena tog zakona. Pa je bilo da se sudskom izvršitelju plaća što napiše, njemu se plaća što odnese do pošte, njemu se plaća dok se vrati, njemu se plaća dok popije kafu, njemu se plaća dok kovertira, njemu se plaća kada arhivira i njemu se na kraju plaća za dobro urađen posao.

Kolega Rističeviću, vi želite repliku obzirom da vas je kolega Arsić pomenuo, a vi kolega Arsiću možete dobiti repliku nakon izlaganja kolege Rističevića, jer ste vi najpre pomenuli kolegu Rističevića. Izvolite, kolega Rističeviću. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Arsiću, da bi jeli ukusan hleb, morate prvo posejati pšenicu, prvo se neguje, pa se žanje, pa se prevozi, pa se skladišti, pa se melje, pa se mesi, pa se peče, pa se onda dostavlja kupcima. Onda je taj hleb ukusan, ali treba da prođe određeno vreme. Da biste jeli ukusnu, slatku, zrelu voćku, morate nekoliko godina ranije da posadite sadnicu. Zašto vam ovo govorim? Izvoz u Rusiju poljoprivrednih proizvoda je skočio poslednjih godina. Ne možemo izvesti jabuke 2014. godine, one jabuke možemo izvesti samo koje imamo, u suprotnom smo šverceri. Ali smo mi zasadili još 70% površina, sada izvozimo jabuka, recimo, u Rusiju najmanje za 100 miliona evra. Dakle, to je proizvod nekog rada, neke sadnje, protivgradnih mreža itd. Kada smo mi prebacivali subvencije, da bi imali šansu za te izvozne rezultate, sa ratarskih kultura, da ne bi kroz ratarske kulture subvencionisali biljnu proizvodnju za tuđe stočarstvo, već smo prebacivali na voćnjake, sadni materijal, protivgradne mreže itd, da se prilagodimo tržištima i da imamo intenzivniju poljoprivrednu proizvodnju. Pa stočari su prethodno paori. Zato smo te podsticaje prebacili na intenzivnije kulture i to je rezultiralo povećanim izvozom za Rusiju, nekoliko puta većim, iz poljoprivrede i prehrambene industrije, ali je trebalo jedno određeno vreme da se voćka zasadi, odraste i sazri. Kolega Arsiću, želite repliku na izlaganje koleginice Nikolić Vukajlović. Izvolite. Sada na izlaganje kolege Marijana Rističevića. Znači, kolega Rističević i Aleksandar Vučić i SNS su krivi što 2009. godine nisu znali da će EU da uvede ekonomske sankcije na uvoz poljoprivrednih proizvoda za Rusku Federaciju. I još tada da smo apelovali kod građana da zasade jabuke, da započnu drugačiju poljoprivrednu proizvodnju, ne samo onu ratarsku najosnovniju. Evo, znači, to je kritika najveća Aleksandru Vučiću. Mi smo krivi što to 2009. godine nismo znali, kao što nismo znali 2009. godine da će 2014. godine da budu one katastrofalne poplave. Međutim, kolega Rističeviću, retko kada se dešava da je direktan izvoznik poljoprivredni proizvođač. Mora da ima neko preduzeće koje to radi umesto njega, neki reeksport, eksport itd. I sad, taj poljoprivredni proizvođač proizvede te jabuke, te jabuke proda tom preduzeću, preduzeće te jabuke izveze, naplati, a ne plati poljoprivrednom proizvođaču. Poljoprivredni proizvođač tuži tog izvoznika, dobije ga na sudu i ko će sada da naplati tu pravosnažnu sudsku presudu? Valjda će ti sudski izvršitelji. Gospodine Rističeviću, najveći problem je što sve banalizujemo, kafom, tompusom i sve ostalo, ne bavimo se suštinom. Ali ti koji banalizuju, gospodine Rističeviću odlaze u političku istoriju, zbog svojih banalnosti. Takođe, protiv toga smo da se naplaćuju paratroškovi o postupku izvršenja, jer na kraju tu ipak plati taj poljoprivredni proizvođač. Na tome ćemo da radimo da Ministarstvo pravde donese kvalitetniji i bolji troškovnik u postupku izvršenja, tj. da olakša naplatu sudskog potraživanja koje poljoprivredni proizvođač ima ka izvozniku koji mu nije platio robu, a naplatu mora da izvrši sudski izvršitelj. Zahvaljujem, kolega Arsiću. Kolega Rističeviću da li želite repliku? (Da.) Izvolite. Gospodine Arsiću, meni je drago što se vi razumete u ekonomiju, naravno opraštam vam onaj deo sa prodavnicama punih praznih rafova, taj deo vam opraštam. Niste vi krivi, sankcije su krive. Dakle, gospodine Arsiću, da li vi znate da jabuke izvozimo u Rusiju, trenutno 90%, jabuka ide u Rusiju. Zamislite ukoliko bi mi Rusiji uveli sankcije, 90% jabuka ne bi moglo da ode u Rusiju i naši poljoprivrednici ne bi imali tržište. Mi moramo da imamo, međunarodni odnosi i međunarodna politika ti je kao klima, možeš ti da ne priznaješ da to ne postoji, ali ćeš pokisnuti. Možeš ti da kažeš ne treba da sarađujemo sa Rusijom, a nećeš prodati jabuke. A, sada jedan drugi podatak. Recimo, izvezli smo prošle godine 230 miliona evra malina, a Rusija je kupila 2,5%, a Evropska unija kupila sve drugo.

Ako, to uradimo naši malinari treba da znaju da samo 2,5% malina ide u Rusiju, a sve ostalo ide u Evropsku uniju, recimo Nemačkoj 70 miliona, Francuska 60 miliona, Britanija 20 miliona. Možda grešim za milion dva ali i zbog štrajkova malinara, morao sam to da naučim. Ova vlast upravo to radi. Ja ne vidim problem, ne vidim problem, ali pojedini poslanici, zato kažem da mi je drago što vi razumete stvar. Pojedini poslanici kažu – isključi Evropsku uniju, propadoše naši seljaci. Drugi kažu – isključi Rusiju, propadoše opet naši seljaci. Mi moramo zbog poljoprivrede, kao na pijaci da imamo što veće tržište, što više kupaca i sa leve i sa desne strane, i sa centra i sa leđa. E, to je politika i meni je drago što vi to razumete. Zahvaljujem, kolega Rističeviću. Izvolite. Gospodine Milićeviću, dobro je da se diskusija vodi i to jeste suština Narodne skupštine, ali da se vodi diskusija među neistomišljenicima. Znate, ovo je ja mislim po prvi put da na ovaj način predsedavajući dozvoli da razmenjuju replike ljudi sa jedne izborne liste. Vi, ako imate nekakve sumnje u sopstvenu politiku, onda bi bilo dobro da te sumnje razmenite negde drugo, a ne u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Dakle, do god je trajala rasprava između poslanika koji su sa različitih izbornih lista, to je u redu i treba dozvoliti, ali ovo je zaista zamislite, sada ja kao prozovem Milorada Mirčića, evo replika, pa da nastavimo tako do ujutru.

Kolega Šaroviću, gospodin Rističević je predstavnik jedne poslaničke grupe. Jedno je izborna lista, drugo su poslaničke grupe. Gospodin Arsić je predstavnik druge poslaničke grupe. Rekli ste da je dobro da se vodi rasprava. Tokom dijaloga, gospodin Arsić je pomenuo gospodina Rističevića. Na meni je da omogućim gospodinu Rističeviću da odgovori i da omogućim taj dijalog. Nije logično, naravno, da se vodi u okviru iste poslaničke grupe i tu se sa vama slažem. Pa, ne moraju ni istomišljenici uvek misliti isto, jer kada bi o svim pitanjima mislili isto onda ne bi mislili dovoljno. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Da) Povreda Poslovnika, narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite. Reklamiram član 107. Gospodine Milićeviću, mi srpski radikali trudimo se da učestvujemo u radu ove Skupštine. Učestvujemo kao prava opozicija, možda je nekada uzavrelija rasprava, možda je ta rasprava žešća, ponekad se napravi neki incident, ne treba kriti, pa se to svede na neki lični nivo. Ali, nemojte molim vas, kao predsedavajući da dozvolite da smo mi ovde svi prisutni ikebane, a da određeni poslanici jedan drugom nabacuju kako se to kaže, u običnom žargonu replike. To stvarno nema smisla. Gledajte, zašto ja insistiram da nas zaštitite. To je toliko intelektualno pražnjenje da je prosto potreba da se otvore vrata da izađe ta pamet iz ove prostorije da ne bude zatvoreno u ovoj prostoriji. Toliko čujemo tog intelektualnog, toliko čujemo tog nečeg što su smernice budućnosti. Pa od Rusije, EU, pa koliko izvozimo, koliko uvozimo, pa onda vrhunac je svega taj cinizam međusobni kada kažu jedan drugome, drago mi je što razumete, a znaju i jedan i drugi da to nije istina. Kolega Mirčiću, ja nikada nisam sporio spremnost SRS da učestvuje u raspravi, kao što ni vi ne možete sporiti moju spremnost da samo uvek spreman da omogućim poslanicima da govore. Nikada nisam uskraćivao pravo na to. Dakle, gospodin Arsić, da ne ponavljam je pomenuo gospodina Rističevića, ja to zaista ne vidim kao igru. Na meni je kao predsedavajućem samo da omogućim da odgovori na pitanje. Nikada nameštene utakmice nisam igrao. Čuo sam ali nikada nisam igrao. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika?

Izvolite. Gospodine predsedavajući, član 103. i član 104. Molim da sekretar mi dostavi podatke koliko replika je danas imala moja poslanička grupa, koliko povreda Poslovnika, a koliko je to imala opozicija. Neću uopšte da ulazim zašto su povrede Poslovnika bile u replikama, pretvorene u replike, ali samo da ne bude da ste bili pristrasni i na mojoj strani. Da se ustanovi koliko sam ja to imao replika i povreda Poslovnika uključujući i ovu za celu ovu poslaničku grupu, pa možete ako dozvoli i ova brojnija grupa i za njih, a da utvrdite koliko je imala strana koja protestvuje. Mislim da bi to bilo pošteno i prema njima i prema nama. Što se mene tiče repliku sam iskoristio bez ikakvog dogovora sa gospodinom Arsićem zato što me prozvao i pitao da li znam šta se dešavalo posle sankcija sa Rusijom. Odgovorio sam mu da je trebalo vreme da prođe da od sadnje dođemo do zrelog voća koje smo izvozili u količinama koje sam govorio i rekao da ne smemo napustiti ni Rusiju ni EU, zato što na EU imamo solidan posao sa malinama. E, to je bilo jedino da naši gledaoci, naši malinari, naši voćari iz tih diskusija zaključe da mi moramo da idemo i sa Rusijom i sa EU. To je bila moja namera. Apsolutno tvrdim, mogu na poligraf da idem da ništa nisam dogovorio sa gospodinom Arsićem. Hvala. Naravno, da namera mene kao predsedavajućeg nije pristrasnost, ni u kom slučaju. Naprotiv, pokušavam sve vreme da pronađem ravnotežu između poštovanja prava i pozicije i opozicija. Informacije koje ste zatražili dobićete upravo od sekretara Narodne skupštine. Povreda Poslovnika. Izvolite. Gospodine Milićeviću, evo ja ću da podržim ovu inicijativu gospodina Marijana Rističevića. Mislim da je ona zaista dobrodošla. Dakle, da utvrdite koliko je puta neko iz poslaničke grupe SRS ukazao na povredu Poslovnika, a koliko su puta to uradili ovi koji pripadaju vladajućem režimu. To bi zaista pokazalo koliko mi kvalitetno radimo svoj posao, koliko ukazujemo na sva kršenja Poslovnika koja dolaze do strane poslanika vladajuće koalicije, i sa druge strane, koliko poslanici vladajuće koalicije zloupotrebljavaju procesna ovlašćenja koja su im data Poslovnikom. Još bi zanimljivije bilo pogledati koliko su puta oni prekršili vreme. Ne govorim o ovim delovima sednice kada se to toleriše jednima i drugima, kad god su aršini isti ja sam saglasan, ali vi veoma dobro znate da je ovde redovna pojava, da se uvek dozvoljava predstavnicima vlasti da govore praktično neograničeno, da im replike nekada traju ili povrede Poslovnika po pet minuta, i da se po pravilu uvek sednica prekida kada treba da govori neko iz opozicije. I, vi ste ne znam zašto došli na ideju da kada proglasite pauzu od dva minuta, pet ili sat vremena, potpuno je svejedno, da nakon toga onaj ko je bio u sistemu prijavljen za repliku ili za povredu poslovnika da on više na to nema pravo. Tamo u Poslovniku kada stoji da se ukazuje na povredu Poslovnika neposredno po učinjenoj povredi to može biti i posle sedam dana ukoliko je pauza u radu trajala sedam dana. Dakle, bitno je da je neposredno kada se nastavi sednica i tu pauze ne mogu uticati na bilo koji način. Mi ćemo svakako biti ponosni pred građanima Srbije da vi saopštite koliko smo mi bili aktivni i koliko vam nismo dozvoljavali da kršite i ovo malo prava koje imamo u skladu sa Poslovnikom. Naravno da ćete dobiti kompletnu informaciju, i vi i kolega Rističević. Što se tiče vremena i ako govorimo o toku sednice popodnevnom delu zasedanja, a možemo i prepodnevnom, mislim da nisu postojali dvostruki standardi i dvostruki aršini, i mislim da sam se tokom predsedavanja trudio da omogućim i poslanicima opozicije i poslanicima pozicije da iznesu svoje stavove, pri tome, ne želeći da im onemogućim ili prekinemo misli, i vi to jako dobro znate, nema razloga da to spočitavate. Mislim da danas tokom dana, koliko je meni poznato nijednog trenutka nismo napravili pauzu shodno članu 112. nego smo omogućili da se poslanici obrate i kroz povrede Poslovnika i naravno, omogućili replike, jer to je demokratska rasprava i demokratsko sučeljavanje mišljenja. Ja to zaista ne želim da uskratim. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? Izvolite. Vi ste veoma korektni gospodine Milićeviću. Hvala. Zahvaljujem, kolega Šaroviću. Izvolite. Poštovani kolega Milićeviću, još nisam doživeo da opozicija hoće da zabrani narodnim poslanicima da govore, obično je to bilo do 2012. godine, da je vlast zabranjivala, ali dobro. Koliko sam ja dobro razumeo svog cenjenog kolegu, Marijana Rističevića, ukoliko bi se Republika Srbija odrekla kandidature za članstvo u EU, da bi recimo „Hestil“ napustio Smederevo i Sartid, pošto sav čelik koji proizvede, 90 i nešto procenata tamo prodaje. Mislim da bi, koliko sam ja vas razumeo, kineski investitor otišao iz Bora, nego kome će da prodaje naš bakar? Čini mi se i da bi Ling Long, jedan od najvećih svetskih proizvođača guma ne bi investirao u fabriku u Zrenjaninu. Verovatno ne bi postojao ni Turski tok, ni „Micubiši“ ne bi bio u Inđiji, a verovatno bi i „Gasprom“ napustio naftnu industriju Srbije, jer ne bi imao kome da prodaje derivate koje proizvodi. Samo, znate šta, gospodine Rističeviću, to je meni i vama jasno, a ljudima koji su prazni, a puni sebe, to nikad neće biti